Děkuji, paní ministryně.

Prosím zpravodajku tohoto výboru paní poslankyni Gajdůškovou, aby nás informovala o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Děkuji, vážený pane předsedající.

Paní ministryně už zopakovala meritum věci a já si dovolím jenom podtrhnout to, oč v tomto návrhu jde.

Je to reakce na to, že sice pozitivní navyšování minimální mzdy, ale je vůči lidem, kteří jsou po pracovním úrazu nebo po nemoci z povolání poškozováni. Pro stanovení výše náhrady za ztrátu výdělku by započítávání aktuální výše zvyšující se minimální mzdy znamenalo snížení poskytované náhrady.

Vládní návrh, který projednáváme, z tohoto poslaneckého návrhu vychází a rozšiřuje ho o řešení stejné situace u příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání, které poslanecký návrh neobsahoval. První čtení tohoto návrhu zákona bylo 21. 3. a byla stanovena sedmidenní lhůta pro jeho projednání. Přijal usnesení, se kterým vás poté seznámím.

Debata ale proběhla o možné úpravě, ten možný pozměňovací návrh byl debatován, nicméně nebyl přednesen na výboru a nebyl hlasován.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 Děkuji a otevírám obecnou rozpravu. Mám zatím jednu přihlášku, a to přihlášku pana poslance Kaňkovského. Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády.

Pak jsme v této diskusi pokračovali i na výboru pro sociální politiku, přičemž jsme si všichni vědomi toho, že současná právní úprava odškodňování po pracovních úrazech je velmi složitá a směrem do budoucnosti bude třeba hledat nový systém, jednak co se týče organizace, ale i celkově provádění těchto odškodnění. Myslím si ale, že když už byla tato novela předložena a nevyšlo projednání ve zkráceném čtení, tak je potřeba ty problémy alespoň pojmenovat. Proto jsme i využili mezi jednáním výborů a druhým čtením možnosti konzultovat se zástupci Národní rady osob se zdravotním postižením na Ministerstvu práce a sociálních věcí některé z těch problémů, které sužují zejména lidi, kteří pracovali v hornické profesi, ale i další pracovníky, kteří jsou postiženi chorobou z povolání nebo pracovními úrazy.